Žádám vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Kasal má náhradní kartu číslo 3.

Pan kolega Tejc má náhradní kartu číslo 1.

Prosím, pane předsedo rozpočtového výboru, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, pěkné dopoledne, spíše dobré ráno. Dovolil bych si navrhnout vyřazení dvou bodů z programu této schůze, a to jednak bod číslo 74, což je Zpráva České národní banky o inflaci, a bod číslo 75, což je Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2013. Činím tak po dohodě s Českou národní bankou.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, my jsme včera zkrátili lhůtu pro projednání ve výborech u sněmovního tisku 101, což je ratifikace Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, a abychom tedy mohli na této schůzi Poslanecké sněmovny projednat tuto smlouvu, je třeba ji zařadit na program.

Předpokládám, že s projednáním tohoto tisku nebude problém a bude to velmi rychlé. Ještě někdo další se změnou? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých bodech.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tyto dva body jsme vyřadili. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 28, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu tohoto pořadí. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.

Má někdo námitku proti postupu předsedajícího? Nikdo nemá námitku. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl schválen. Doplnili jsme tak náš program jednání o další mezinárodní smlouvu a pevně jsme ji zařadili. Nyní ještě k organizačním věcem. Pan kolega poslanec Antonín se z pracovních důvodů se omlouvá od 12 hodin.